Děkuji. Tak to rozhodnou poslanci hlasováním na závěr. Takže nyní přistoupíme k hlasování. Na prvním místě, tedy nejprve, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který přednesl pan poslanec Jan Zahradník. Následně na základě výsledku hlasování budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Přihlaste se ještě jednou svými hlasovacími kartami.

Na úvod budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nyní tedy budeme hlasovat o dalším návrhu a to je návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Návrh na vrácení byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Řeknu, o čem budeme hlasovat.

Výsledek je přijato.

Pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče.

Pane poslanče, prosím. Stahujete, super. Budeme hlasovat o jednom jediném návrhu. Přednesu, o čem budeme hlasovat. Je tady návrh, aby byl předložený návrh zákona přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

Návrh byl zamítnut. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednání návrhu o 30 dnů. Přednesl pan ministr Brabec.

Tímto tedy projednávání tohoto tisku pro tuto chvíli končím.